To znamená, my jsme nakonec došli k tomu, že navrhneme omezení této daňové výjimky a zůstane zachována, pokud se manželka či manžel, nebo manžel či manželka, jak je libo, starají o dítě do 3 let věku.

Ulevme zejména nízkopříjmovým rodinám. Dobrý cíl.

Nevím proč. Já to tak nevnímám.

A už neplatí žádné daně, případně bere daňový bonus. Když se podíváte na regionální rozložení školkovného, tak zjistíte ne úplně překvapivý fakt, že vlastně neodpovídá regionálně procentuální čerpání školkovného procentu dětí, které žijí v daném regionu. Naprosto nejmíň procent školkovného se čerpá ve strukturálně postižených regionech. Ve strukturálně postižených regionech se čerpá naprosto procentuálně nejméně a ty rozdíly nejsou marginální, ale velmi zajímavé.

Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborovým organizacím. Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky.

Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníků. To zní hrozně na první poslech, že to rušíme.

A možná poslední věc vedli jsme debatu, nejenom my, ale především v tom veřejném prostoru se vede debata vlastně neustále, od okamžiku, kdy jsme schválili snížení daně z příjmů fyzických osob.

Každý z nás se může podívat, jaká je průměrná mzda, co znamená čtyřnásobek nebo trojnásobek. Mnozí z nás mají tzv. platový domicil, takže ví, kolik procent zaměstnanců bere v které kategorii ten plat nebo mzdu, podle toho zda pracují pro stát nebo v soukromém sektoru.

Jen pro připomenutí, je to někdy opravdu legrační, tak v roce 2020 bylo v České republice registrováno 101 nových vozů Ferrari, a to 96 jako služebních neboli firemních.

Současně přistupujeme k dalšímu kroku, jak podpořit bezemisní vozidla.

Některé evropské země to dělají, že přímo poskytují dotaci na pořízení elektromobilu.